Pane předsedo, upozorňuji, že jsme v podrobné rozpravě a § 54 předpokládá, že budou předkládány pozměňovací návrhy. To znamená, kdyby sem někdo přišel vysvětlovat, proč hlasoval, jak hlasoval, tak já to nepřipustím. Vy máte přednostní právo, ale pravidla pro ostatní jsou bohužel jiná. Nikdo s přednostním právem? Takže do podrobné rozpravy písemná přihláška jako první poslanec Pávek. Dobrý den.

Jelikož jsem propásl obecnou rozpravu, tak mi podrobná nedovoluje příliš zacházet do podrobností, ale v zásadě se jedná pouze o zkrácení lhůty, po kterou by měl mít provozovatel jaderného zdroje nárok na garantovanou výkupní cenu. A sice v tom původním návrhu tak, jak to tam je, tak ten zní následovně původní, to znamená předložený vládou: Smlouva o výkupu se uzavírá nejméně na dobu 30 let s možností jejího prodloužení o nejméně 10 let, a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení provozu nízkouhlíkové výrobny.

To je naprosto nepředstavitelné ve vztahu k tomu, co se například dělo u obnovitelných zdrojů, kdy se po dobu 20 let u fotovoltaických elektráren začalo hovořit o solárním tunelu.

To znamená, garantovaná výkupní cena u jaderného zdroje 30 let musí stačit. To je zhruba plánovaná polovina jeho životnosti plus dalších 10 let v případě, že by to bylo zapotřebí. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji. Faktická poznámka, pan místopředseda Pikal. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Také děkuji. Pravdu má pan místopředseda.

Ale v tuto chvíli nemáme cestu, jak se do obecné rozpravy dostat.

Já jsem v pátek avizoval, že pan ministr Petříček je připraven se na všech platformách Sněmovny bavit o bezpečnostních aspektech tohoto zákona, respektive té dokumentace, kterou připravuje vláda. Také jsem řekl, že pan vicepremiér Hamáček je připraven své odborníky poslat do té diskuze, a ostatně jsem si osobil právo za pana vicepremiéra Havlíčka hovořit, který je také připraven o tomto diskutovat.

Takže se ukázalo, že opravdu to, co jsme zde v pátek říkali, nebylo zbytečné.

To jsou dva rozdílné body.

A máme hodně dotazů, protože jsme nepochopili to pondělní zrušení BRS a další věci.

Je to správné, je to namístě. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji přerušení tohoto bodu do 11. prosince 2020. 10. prosince má být mimořádná, případně mimořádně svolaná schůze k protikorupčním zákonům. Myslím si, že nejprve by se měly projednávat zákony protikorupční, a až následně zákony prokorupční. Děkuji za podporu. Děkuji.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 5. Návrh nebyl přijat.